Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech Poslanecké sněmovny Prosím, aby tento návrh uvedl předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Roman Sklenák. Děkuji za slovo.

V květnu 2013 pak byla tato smlouva předložena Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Bohužel z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny tento ratifikační proces nebyl dokončen a smlouva tak musela být Parlamentu předložena znovu. Vzhledem k tomu, že dotčené příhraniční regiony již delší dobu společně plánují detaily vzájemné součinnosti, je velmi žádoucí, aby tato smlouva vstoupila v platnost co nejdříve a fakticky tak přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnické záchranné služby mohla začít. Jediný výbor, kterému byla smlouva přikázána, a to zahraniční výbor, již smlouvu projednal a doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s její ratifikací. Proto po konzultaci s ministrem zdravotnictví navrhuji zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní. Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže není žádná přihláška, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. O slovo se přihlásil pan navrhovatel, pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane poslanče. Jak jsem avizoval, dovoluji si v podrobné rozpravě navrhnout zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výborech o 30 dní. Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady nikdo takový, končím tedy podrobnou rozpravu. Přistoupíme k hlasování o návrhu, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech o 30 dnů. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 16, přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 162, proti žádný.